Poprosím pana zpravodaje. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu opakovat, co zaznělo.

Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. A je 13 hodin. Bohužel musím projednávání... Nebudete protestovat? Nebudete, děkuju pěkně za vaši shovívavost. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný alternativní návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 154, bylo přihlášeno 157 poslanců, pro hlasovalo 130, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.